Takže to je to hlavní, co vypadlo z toho výboru, kde vlastně sedí vláda, tripartita a tři zástupci, kteří jsou politicky servilní vůči této vládě a kteří o podnikání nevědí toho moc. Potom tedy pan Jurečka reagoval na tý tiskovce, mluví o tom, ano, že nám chybí lidi, nejsou lidi.

A to je samozřejmě problematika černého trhu, problematika personálních agentur, problematika toho, že nejsou lidi a lidi nebudou.

A ona říká: Ne, já chci zpívat.

Důchodci postavili tuto zemi, máme jim být vděčni. Ano, peníze dostali, ale je to stále málo a zaslouží si důstojný život. Děkuji. Já přečtu omluvy.

Jenom ještě krátká informace. Našli jsme zde zjevně náušnici.

Děkuji a nyní paní předsedkyně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych využila svého přednostního práva a vrátila se k diskusi, kterou jsem tu otevřela minulý týden, nad mimořádně aktuálním tématem.

Proto bych dnes ráda předložila další dva argumenty k diskusi ohledně politiky pětikoalice, která posílá Česko zpět do divokých devadesátých let. Podle průzkumu společnosti STEM/MARK vyplývá, že čtvrtina obyvatel České republiky se v posledním roce setkala s tím, že přibývá obchodů, které nepřijímají platby prostřednictvím platební karty a požadují hotovost. Nejvíce se s tímto problémem setkávají Moravané, a to ve 32 procentech případů. Průzkum, provedený v červenci letošního roku, opakuji v červenci letošního roku, zjistil značný nárůst používání hotovosti. Ale tento problém není omezen jenom na Moravu nebo menší města. Téměř třetina českých občanů, 33 %, používá hotovost každý den, zatímco v květnu loňského roku to bylo pouze 25 %, tedy jedna čtvrtina.

V malých městech platba kartou často není standardem a bankomat zde také často chybí. Zákazníci proto musí disponovat hotovostí.

Není to tam problém. Proč by to tedy měl být problém u nás v České republice? Platba jenom prostřednictvím platební karty také není ideální řešení podle mého názoru. Kdybychom chtěli zavádět platbu jenom prostřednictvím platebních karet, byla bych jedna z prvních, který by se ozval. Pro mě je však zcela zásadní, a tímto příběhem jsem to chtěla ilustrovat, že je důležitá možnost svobodně si zvolit, zda budou kupující platit hotově nebo prostřednictvím platební karty.

Jeho vystoupení ostatně bylo velmi zajímavé.

A zároveň zdůrazňoval, že on tyto finanční prostředky do státního rozpočtu nenavrhl, že to byl jiný kolega, jiný člen vlády. Ano, toto doslova tady včera řekl, ale samozřejmě logicky jméno toho kolegy neuvedl.